Děkuji za slovo.

I já bych chtěla všechny uklidnit: na důchody je, bude a musí být vždycky. Důchody jsou mandatorním výdajem státního rozpočtu, tak prosím vás, nestrašte současné důchodce, nestrašte budoucí důchodce, že by byli bez důchodů. Pokud bude existovat průběžný důchodový systém, tak ty důchody se prostě zaplatit musí a ti lidé bez důchodů nezůstanou. To za prvé.

Sleduji to taky už hodně dlouho.

Jeden námět možná od našich voličů.

Ještě bych ráda podpořila ten dnešní návrh toho jednorázového příspěvku. Je zde vazba na státní rozpočet. V tomto státním rozpočtu ty peníze jsou.

Příští státní rozpočet možná nebude tak jednoduchý. Takže prosím, jestliže v této chvíli ty peníze ve státním rozpočtu, již schváleném státním rozpočtu, pro tento rok jsou, tak nechť to senioři, nechť to důchodci dostanou. Mám před sebou tři faktické poznámky, jednu s přednostním právem.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já považuji za slušnost odpovědět.

Vy tomu říkáte zprivatizování, to je váš přívlastek, ale šlo o skutečně jedinou skutečnou větší reformu penzí, která tady za poslední desítky byla posazena.

To je úplně ten klíčový problém, který je tady potřeba říci. A strašení. Můžeme samozřejmě všichni dát hlavu do písku, dělat, že se nic neděje, a říci si, bude dobře, bude líp, uvidíme, nějak to dopadne. To je jedna z variant, to je takové odmítnutí reality, i to určitě má své nějaké fanoušky, že tohle fungovat bude, ale i když bychom přijali ten fakt, že vždycky na důchody prostě ta společnost mít bude, anebo respektive na to ty peníze dá, tak je pak také férové se zeptat, na co jiného ty peníze už nebudou, na co jiného je nedá, co jiného bude společnost obětovat. Bude to ta sociální péče? Bude to ta zdravotní péče? To je potřeba k tomu dodat. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

To plně respektuji.